Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 22. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám. Dnešní schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 40 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána ve čtvrtek dne 8. listopadu tohoto roku.

V tuto chvíli mám informaci, že s náhradní kartou číslo 7 bude hlasovat pan předseda Bartoš. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Dvořáka a poslance Františka Kopřivu ověřovateli této schůze. Má někdo jiný návrh? Takový návrh nevidím. Takže zopakuji, budeme nyní hlasovat o tom, že ověřovateli schůze budou páni poslanci Jaroslav Dvořák a František Kopřiva. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme ověřovateli 22. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jaroslava Dvořáka a pana poslance Františka Kopřivu.

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Poslanecká sněmovna pouze o pořadu, který je uveden v žádosti. Nelze schválit žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Dámy a pánové, já prosím o klid, protože nyní přistoupíme k hlasování o navrženém pořadu schůze. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro.

Kdo je proti? Hlasování číslo 2, přihlášeno 129 poslanců, pro 110, proti nebyl nikdo. Návrh byl schválen. Znamená to, že jsme schválili pořad schůze, tak jak byl navržen. Nyní prosím ještě jednou o klid, protože nás čeká další hlasování. Není to úplně obvyklá situace, tak ať všichni víme, o co se zde jedná. Schválili jsme sice pořad schůze, ale nyní bude nutné hlasovat podle § 54 odst. 4 jednacího řádu o zařazení tohoto návrhu zákona na jiný jednací den a zároveň je třeba dát hlasovat podle § 95a jednacího řádu o vyčlenění jiných hodin pro jeho projednání. Jednoduše řečeno, musíme schválit, že se dnes na této schůzi v tuto chvíli budeme zabývat zákonem, který je ve třetím čtení, na který jednací řád vyčleňuje jiné hodiny. Je prosím jasné, o čem budeme v tuto chvíli hlasovat? Je to jasné? Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

A jsme v situaci, kdy mohu zahájit hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 3, přihlášeno 130 poslanců, pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat.